Mě mrzí, že paní poslankyně Pekarová nedostala můj dopis.

Nechci to tím úplně odbýt, to by bylo jednoduché říci, že si to přečtete, a nebylo by to úplně pěkné, takže já aspoň naznačím.

V loňském roce do zahraničí vycestovalo z této země 7,4 milionu našich občanů, to číslo bude zřejmě tentokrát výrazně menší, takže to bude možná útok na české památky a česká místa dovolené, a právě proto se to snažíme s tou kulturou spojovat.

Takže ta myšlenka, kterou vy třeba zmiňujete, ta se v určité podobě realizuje. A když jste se tedy obecně ptala, já se to pokusím říct nějak rychle, protože to by bylo hodně dlouhé, co vlastně plánujeme. Já bych jenom tady stručně připomněl to, že kultura dostala už při schvalování prvního deficitu státního rozpočtu navíc 300 milionů, jedna z mála, která dostala navíc k tomu, protože se vědělo, že ty velké investice jsou okamžitě obrovsky ztrátové. Když se přestanou prodávat vstupenky do Národního divadla nebo když se přestanou inkasovat, přestanou chodit návštěvníci na hrady, zámky, tak jsou to opravdu veliké ztráty. Já už jsem to řekl mnohokrát, 40 milionů týdně, okamžitě, jenom ty státní příspěvkové organizace. Takže jsme věděli, že nám okamžitě narůstá tento deficit.

A to jsou ty přímé peníze.

Tak já upozorňuji, že my máme přímé prostředky, kterými disponujeme a které jsme dostali navíc. Navíc třeba k těm 750 milionům, které Ministerstvo kultury rozděluje v dotacích v tomto roce pro tu oblast živé kultury.

Z ní jsme vytvořili další programy 440 milionů pro různé typy nestátních organizací kulturních, ať jsou to divadla nestátní, která nemají vlastního zřizovatele, tzn. nejsou ani státem zřizovaná, nejrůznější typy nakladatelství, které do toho taky patří, a tam vlastně vytváříme nový typ podpory, nový typ dotací, který je zaměřen především na to, aby všechny tyto organizace mohly přežít. Samozřejmě vodítkem jsou nám tam, řekněme, ta řízení, která se přes odborné komise na Ministerstvu kultury vedou, díky nim máme informace, víme, koho podporujeme.

Já to tady musím zmínit, protože mi tohle připadá důležité, protože je celá řada institucí kulturních zřizovaných městy a obcemi a my chceme motivovat města a obce, které budou v situaci, kdy by mohly začít krátit a vlastně v něčem ubírat kyslík těm kulturním organizacím. Tak my se je snažíme motivovat. Máme 300 milionů a ten program je takový, že říkáme, že pokud města a obce se budou hlásit k těm kulturním organizacím, které mají zřízené, tak my jim pomůžeme také.

Tohle mi připadá dost důležité, protože účelem je, aby ta kulturní infrastruktura díky této epidemické krizi nezanikla. Kromě toho jsme dostali další prostředky na příspěvkové organizace, protože ty peníze nám rychle vysychají, aby vydržely taky květen, červen. Dostali jsme prostředky na digitalizaci. Máme takový program 30 milionů na to, abychom pomohli digitalizovat. Teď v této době, kdy tato forma pomáhá existenci kultury. Pak je tu ještě jedna věc, kterou vlastně ještě ani nemůžete vědět. Já jsem začal vyjednávat s panem premiérem o investicích v oblasti kulturních památek.

To bych řekl, že je takové opatření, které by mělo jít proti recesi. A vzhledem k tomu, že i v kultuře máme některé docela velké investice, tak to může být platná součást snahy stimulovat ekonomiku.

Já si ale přesto myslím, že do budoucna je třeba se stále více věnovat kreativnímu průmyslu, a proto jsem se dohodl s Ministerstvem průmyslu, proto jednám s Ministerstvem pro místní rozvoj, abychom využívali evropské programy těchto ministerstev a podporovali i to, co třeba není tou typicky neziskovou kulturou.

To znamená, to není tak, že tady není nic, co by se jim nabídlo. Toto není jediná věc, kterou mohou oni používat. Toho je přece daleko víc.

To znamená, ať je to kterýkoli z těchto programů připravovaný třeba Ministerstvem financí, práce a sociálních věcí, průmyslu, tak aby se tam počítalo, aby do toho byli zahrnuti a dostali se tam i ti, kteří se pohybují v oblasti kultury. Takže neredukujme tu pomoc třeba jenom teď na tu miliardu těch přímých dotací především pro neziskovou oblast, ta politika je v tomhle přece daleko širší. A to by bylo asi ještě na daleko delší debatu. Já s tím souhlasím, tady byla řečena třeba ta oblast audiovizuálních děl a produkce, je i pro mě nesmírně důležitá.

V minulosti to bylo...